Stanislav Polčák a hnutí STAN tedy nadále odmítají ze svého jednání vyvodit plnou politickou odpovědnost.

Předseda STAN Vít Rakušan také odmítá odpovědět na otázku, zdali bude hnutí STAN nominovat opět Stanislava Polčáka příští rok ve volbách do Evropského parlamentu.

Zatím vidíme, že svého kamaráda a kolegu Stanislava Polčáka chrání, neboli s tím jednáním v podstatě souhlasí. Takže se Vít Rakušan neumí ke kauze postavit čelem, a jak jsem říkal, lavíruje.

Hnutí SPD dlouhodobě navrhuje zákon o přímé volbě a odvolatelnosti politiků a jejich hmotné odpovědnosti, který by tuto a podobné situace umožnil řešit.

K dnešní schůzi Sněmovny jsem zaznamenal krom jiných také názor, že se vlastně nic nestalo. Pan Polčák se prý své osmimilionové provize vzdal, a tak se prý nestala žádná škoda.

Jenže, dámy a pánové, tady nešlo o obchod.

Už z principu je doufám jasné, že tohle nebyl žádný byznys. Navíc za tento dar postiženým občanům a jejich obcím se zasloužili všichni, kdo pro tuto dotaci hlasovali, včetně poslanců SPD, a také věřím, že kdyby se s prosbou o pomoc Starostové obrátili na kohokoliv z nás, tak věřím, že drtivá většina z nás by takový návrh připravila a prohlasovala, a pochybuji, že by kohokoliv z nás napadlo za tohle inkasovat peníze. Když uvážím, že tohle udělal místopředseda partaje, která se tváří, že hájí zájmy malých obcí a zastupuje starosty, tak si jen kladu otázku: Co ten STAN je? Není to jen komerční projekt na dojení obcí, stroj na peníze, kdy STAN tady ve Sněmovně obchoduje zákony či dotace a za to prostě lidé ve vedení hnutí STAN inkasují? Podle dosavadních indicií je to tak. STAN je prostě a jednoduše politickopodnikatelský projekt úzké skupiny lidí. A myslím, že ani řada poslanců za hnutí STAN, kteří tady sedí, o těchto kšeftech svého vlastního vedení možná ani nevěděli, někteří třeba ano, někteří ne.

Bylo by potřeba, abychom to všichni věděli, abychom dávali pozor, co nám tady hnutí STAN předkládá, potažmo tato vláda, abychom věděli, kdo a proč poslance STAN platí.

Lidé z vedení STAN chtějí prostě vydělat peníze. A kdo má prachy, ten si může služby STAN zřejmě koupit.

Zároveň již víme, že jiný místopředseda STAN, Věslav Michalik, podniká v dotačním solárním byznysu, má také firmy v daňovém ráji na Kypru, zřejmě aby se vyhnul placení vyšších daní v České republice, tak jako musí platit drtivá většina občanů naší republiky. Jednání pana Polčáka ovšem nebylo podle mého názoru ani legální.

A pan Polčák, který ho celý zorganizoval, by nejen byl, ale podle mého názoru je regulérní spolupachatel. Jen i příprava je trestná. Celá vládní koalice Petra Fialy si postavila program pouze na boji s Andrejem Babišem, kterého čeká soud pro podezření z dotačního podvodu.

Jak si pamatujeme, ministrem průmyslu a obchodu, tedy člověkem, který rozhoduje o miliardách, se měl stát jiný místopředseda STAN, Věslav Michalik, člověk, který také stát zřejmě velmi silně umí podojit. Tento solární baron, který se ministrem na základě skandálních mediálních odhalení nakonec nestal, místopředsedou hnutí STAN ale zůstal, to znamená, opět ho Vít Rakušan kryje.

Poškozovat naši zemi, připravovat ji o peníze je prostě v souladu s programem hnutí STAN.

Jinými slovy v podstatě vlastizradu.